Nebudu hovořit dlouze, protože tady už předkládaný návrh velmi podrobně představila jak paní kolegyně Langšádlová, tak paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Proto jsme přišli s tímto návrhem na rychlou, univerzální, předvídatelnou a administrativně nenáročnou pomoc podnikatelům. Bohužel, samozřejmě trvalo to řadu měsíců, než vůbec byla vládní většina ochotna připustit i tu debatu v prvním čtení tady na půdě Poslanecké sněmovny.

Pojďme ty parametry upravit, ale zachovejme to základní, s čím koalice SPOLU přichází, a to je rychlá, administrativně jednoduchá a účinná pomoc těm, kteří jsou jakýmkoli způsobem postiženi důsledky COVID19, respektive těch restriktivních opatření, která my samozřejmě nekritizujeme, vláda je logicky musí činit.

Čili já bych velmi poprosil o neodmítání se o tom vůbec bavit a pojďme v rámci dalšího projednávání na výborech hledat optimální řešení, které by zachovalo základní parametry, na kterých náš návrh stojí.

Je to spravedlivý úhel pohledu. Jsou nižší tržby, tím pádem indikátor toho, aby začal čerpat, zde je.

Ubytování na všechny typy firem.

A takhle to je prostě firma za firmou a je třeba to vnímat objektivně. Nemáme zde jenom firmy obchodní, nemáme zde jenom gastro, máme zde i firmy výrobní a máme zde samozřejmě v rámci dodavatelských řetězců celou řadu těch, kteří jsou mezičlánkem dodavatel, subdodavatel atd. Ano, je pravda, že v diskuzi byla i takzvaná nákladová možnost, to znamená scénář přes náklady, nicméně uvědomme si to, že scénář přes náklady taky má svoje mouchy.

Připusťme, že by to bylo čtvrtletí za rok 2019. Podíváme se do nákladů a řekneme, dostane se třeba 50 nebo 70 % z těch nákladů. Říkáme to, že dáme každému, nehledě na to, jestli fungoval úsporně, jestli utrácel, jestli měl zisk, jestli měl ztrátu, jinými slovy: Měl jsi hodně nákladů?

To znamená, přistoupili jsme k této variantě, z našeho pohledu je to varianta férová.

A pokud by to náhodou ještě nastalo, jsme připraveni tyto segmenty úplně specificky zasaturovat zvlášť.

Považuji to za obrovskou chybu, chci na to upozornit hned na začátku rovněž jako Hospodářská komora, která samozřejmě nesouhlasí s tímto systémem. Byl by to systém velmi nespravedlivý. Dám jeden příklad.

A přesto tito dva, kteří mají úplně jinou míru nákladů, dostanou od státu stejnou podporu. Takže, pane ministře, já ten systém přes zaměstnance považuji za strašlivou chybu.